Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo čtrnáct. Návrh E1. Tento bod je nehlasovatelný, protože byl přijat návrh A18 hlasováním číslo dvě. Za 15. návrh E2 až E4 společně jedním hlasováním.

Je to návrh poslance Radima Fialy. Jedná se o zrušení finanční motivace konečného uživatele při odevzdání odpadního výrobku v souladu se zákonem. Stanovisko výboru je nedoporučující.

Hlasování číslo sedmnáct.

Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh A30 hlasováním číslo jedna, je nehlasovatelný tento bod. Je to návrh pana poslance Dolínka. Výbor nepřijal stanovisko. Pane ministře?

Návrh byl zamítnut.

Výbor nepřijal stanovisko. V předchozím hlasování jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Děkuji. A nyní stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím. Je to opět pozměňovací návrh pana poslance Elfmarka. Mění povinnost výrobce vykazovat tok zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností až po jejich konečné využití na možnost předání osobě oprávněné k jejich konečnému využití. Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministra?

Hlasování dvacet čtyři. Zakazuje vydat oprávnění k provozování kolektivního systému žadateli, který je společníkem či členem právnické osoby, která nemá obdobný předmět činnosti, jako má žadatel. Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko ministra?

Takže o všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.